Děkuji.

Ten se hlásil, tak prosím.

Já si myslím, že my ty argumenty slyšíme, rozumíme jim.

Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Pastuchová, připraví se pan poslanec Králíček.

Děkuji. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych reagoval na pana Jurečku.

To je to lepší? Děkuji. S přednostním právem. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poprosit: nikdo neupírá, nebude upírat právo se tady vyslovit k jednotlivým nominacím, a to i hnutí ANO, jenom, prostřednictvím pana předsedajícího, k paní kolegyni Pastuchové. Prosím pěkně, představení kandidátky na post předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní kolegyně Markéty Pekarové Adamové, kterou vy samozřejmě dobře znáte, protože jste také byla tady v té Sněmovně, nechte prosím na nás. Nebojte se, všechno bude. Máte na to právo, ale tyto věci prosím pěkně nám nemusíte připomínat. Pokud tady chceme skutečně pracovat v duchu nějaké lepší politické kultury, než to bylo minulé čtyři roky, tak tohle není opravdu šťastný začátek. Myslím, že si to klidně můžeme i odpustit.

Děkuji.

Nechte na nás, jak si představíme pana Havlíčka.

Omlouvám se, prostřednictvím předsedajícího.

Děkuji, pane předsedající.

Něco jsou slova, která tady najednou po volbách říkáte, a něco jiného jsou činy.

Na to se odvoláváte, na poměrné zastoupení. My jsme přesvědčeni, že ho jasně dodržujeme.

Poměrné tedy podle velikosti, to se týká zejména výborů, a paritní, tj. zástupce za každý klub, to se týká zejména kontrolních komisí a případných vyšetřovacích komisí.

To nejsou nevýznamné výbory!